A věřte, že pokud někdo z občanů České republiky dnešní jednání vůbec sleduje, tak je svědkem momentu, který má přihrát média veřejné služby ještě více do náruče koalice, což je vlastně volný překlad teorie, kterou koalice razí, a sice že budou média méně závislá na politicích. Znovu se budu v rámci jednání k tomuto návrhu asi opakovat, ale uvědomuje si vůbec pětikoalice, že bezhlavé zasahování do zákonných norem s sebou nepřinese jen chaos, ale také se to v příštím volebním období obrátí proti vám a nebude se vám to líbit?

Nevím, jak se to tehdy říkalo, jestli je rozhlas modrý a televize oranžová, nebo naopak, ale někteří z vás si to jistě pamatují. A tak jsme v té době mohli sledovat, jak oběma veřejnoprávními kontrolními orgány prošla řada exponentů jmenovaných stran.

Kouzlo nechtěného nastalo v okamžiku, kdy si napřed senátoři za pětikoaliční potenciál uvědomili, že by dokázali formulovat takový požadavek, ale naráželi na tehdejší exekutivu a Poslaneckou sněmovnu v minulém volebním období. Dnes už tu překážku nemají. Ta příležitost totiž nastala po posledních volbách a je to tady zpátky. Dnes koalice ovládá obě komory Parlamentu, za mě teda naštěstí ne ústavní většinou. No a tak je potřeba zúročit tento vliv překopáním všeho hlava nehlava. Hlavně ať nám do příštích voleb slouží.

Určitou naději můžeme vkládat do prezidentského veta, ale nečekám, že by nově zvolený prezident chtěl měnit pravidla strukturám, které ho podporovaly, a médiím, která mu nepokrytě fandila. Zpátky ke starému systému. Kdyby platil, hlasovalo by toto plénum a těm z vás, co si něco pamatují, připomenu, že platilo a pořád ještě platí pravidlo, že vždy došlo na hlasování jednotlivých poslanců a nebylo jisté, zda ti správní kandidáti, které volební výbor předvybral pro hlasování, tímto hlasováním také projdou. Ovšem do doby, než jste tady zamázli tajnou volbu, abyste si, vážená pětikoalice, byli schopni zkontrolovat své poslance. Představte si, že poslanci měli totiž v tajné volbě svoji hlavu, volili podle svého vědomí a svědomí, přesně jak zní jejich poslanecký slib. Teď to skončí. Nový model zajistí, aby koalice, alespoň do konce tohoto volebního období nebo nejbližších senátních voleb, vždy dodala tu správnou většinu do veřejnoprávních médií. A až to nastane, tak se můžeme vrátit k otázce cenzury.

Za prvé zvýšení počtu členů Rady České televize. Rada České televize má mít podle návrhu nově 18 členů. Dvě třetiny budou vybírat poslanci, jednu třetinu senátoři. Všem současným radním zvoleným podle stávajícího zákona postupně doběhnou jejich aktuální mandáty.

Na tato funkční místa pak bude členy i nadále volit Senát. Také na další tři funkční místa vedle tří nově vznikajících, která se uvolní jako první po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zvolí své zástupce Senát. Náklady na odměny tří nových radních půjdou z rozpočtu České televize, tedy z rozpočtu těch, kteří dneska musí ze zákona platit poplatky, stejně jako v případě vlastně všech dosavadních členů. Vysvětlím. Ten smysl je jednoduchý dodat do rady co nejrychleji své senátní kandidáty, získat hlasovací páku na to, aby mohlo být předvoleno vedení rady, pokud stávající předseda Novák nebude po vůli koalici, tak následně zvolit toho správného, následně také navolit toho správného generálního ředitele. Jo, a jak jste slyšeli, všechno zaplatí ČT ze svého rozpočtu. Přitom minimálně u přechodných opatření bych rád viděl nějakou účast například Ministerstva kultury, ať jim pomůže, té České televizi, které ty peníze nestačí a neustále říká, že potřebuje víc. No ale jak politiky pětikoalice znám, tak oni radši zvednou koncesionářské poplatky, ať to zaplatí lidé jak jim na lidech záleží, nám ukázali minulý týden než aby se zamysleli nad tím, jak někde ušetřit.

Platný však bude jenom takový návrh, který předloží organizace existující alespoň deset let. Vláda tak chce předejít tomu, aby vznikaly účelově založené spolky, jejichž jediným smyslem je navrhnout člena mediální rady.

Za třetí konec kolektivního odvolávání. Politici ztratí pravomoc odvolat celou Radu České televize nebo Radu Českého rozhlasu. Nyní to může Sněmovna udělat, pokud dvakrát po sobě neschválí výroční zprávy o fungování veřejnoprávních médií.